To také chceme změnit a pracujícím rodinám s dětmi pomoci. Ale teď už k jednotlivým pozměňovacím návrhům. V nečekaném záchvatu sociálního cítění pan poslanec navrhuje rozšíření rodičovské na všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let.

ANO bylo ale proti, souhlasili jen s navýšením rodičovské pro aktivní příjemce. To jsem ale již zmiňovala v úvodu. Chci upozornit na to, že bez tohoto politického kompromisu by hrozilo, že nakonec ostrouhají všechny rodiny a že by se rodičovský příspěvek nezvedl nikomu.

Jak se ale říká, pozdě bycha honiti.

Nezavádí ale samotný proces, který by k této jednorázové zpětné výplatě vedl, a je tedy legislativně technicky špatně.

Návrh zároveň obsahuje legislativní chyby, protože pan poslanec upravuje nárok na částku 80 tisíc, ale v reálu, tak jak je tento pozměňovací návrh napsaný, rodiny se staršími dětmi nebudou mít nárok na celou tuto částku a dostanou jen poměrnou část odvíjející se od věku dítěte nebo respektive od zbývajícího věku dítěte do čtvrtých narozenin. V překladu jde tedy o to, že legislativně je všem slíben návrh na 80 tisíc korun, ale dle věku dítěte je to postupně snižováno a rodina ve finále dostane jenom třeba 20 tisíc korun, takže reálně žádný nárok na plné navýšení o 80 tisíc korun neexistuje. Proto k tomuto návrhu na rozšíření okruhu rodin zaujímám negativní stanovisko. Co se týká pozměňujícího návrhu B paní poslankyně Adamové Pekarové, tak paní poslankyně Adamová Pekarová svým návrhem upravuje předpisy veřejného zdravotního pojištění, ve kterých se rozšiřuje okruh osob, za které platí pojistné stát, i na prarodiče pečující o dítě do sedmi let věku nebo dvě děti do 15 let věku.

Jedná se tak o klasický přílepek.

Dochází tak k situaci, že rodina, která již vyčerpala nárok na jedno dítě 220 tisíc, se tak najednou ocitne bez finanční podpory státu bez ohledu na to, že stále pečuje o jiné malé dítě a s podporou počítala.

Koneckonců vychází z podnětů úřadů práce. Připomínám však, že tento návrh má Ministerstvo práce a sociálních věcí připraven v rámci vládního návrhu revize dávek na bydlení a zaměstnanosti. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí finalizujeme a vyšleme do meziresortního připomínkového řízení v prosinci tohoto roku.

Vztah vlastně k užívání konkrétního bytu se tak z legislativního textu zcela vytratí.

Já jsem vás na tuto legislativně technickou chybu upozornila ve svém dopise 9. října.